Budeme tedy pokračovat. Já tedy, než budeme pokračovat v programu schůze, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Jedná se o návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu, o návrh na volbu členů Rady České televize a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne.